Takže prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče, nebyl to omyl, nebyla to chyba.

Ta podpora by měla být intenzivnější.

S faktickou poznámkou pan zpravodaj. O tom není sporu, není to hranice nějaká ostrá.

Samozřejmě to je velmi hrubá definice. Právě proto si myslím, že je rozumné, že v českém veřejném výzkumném prostoru je to rozděleno na dvě agentury. To znamená, myslím si, že je to skutečně na výbor, abychom se o tom bavili.

Děkuji. Já děkuji a mám tady omluvenku.

Ano, děkuji.

Takže děkuji ještě za toto doplňující usnesení. Tak já děkuji za dodatečné načtení. V tuto chvíli se tedy ptám znovu, jestli se ještě někdo nehlásí do rozpravy.

Jedná se o usnesení, kterým bereme na vědomí tu zprávu. Žádost o odhlášení neregistruji. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Takže děkuji zpravodaji, děkuji vám všem a tento bod končím.